Střednědobý rozpočtový cíl je tedy nadále dodržován. Adekvátně se bude vyvíjet i zadlužení veřejných financí.

V posledních letech opakovaně dochází k navyšování daňových příjmů územních samosprávných celků, mimo jiné díky růstu jejich podílu z tzv. rozpočtového určení daní.

Prosím paní poslankyni o doplňující otázku. Děkuji tedy za odpověď, ale dovolte mi poznamenat, že začít odpověď, že před komunálními volbami zkrátka a dobře z úst opoziční poslankyně se vyvolávají války, prostě to není dobré. Ano, tak tady máme dva subjekty.

Já také děkuji. Paní ministryně bude chtít doplňující odpověď? Nebude. Pokročíme dál.

Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte mi, abych vám položil dotaz od občana.

Jaké důvody vás vedly k tomu, že jste svého poradce nevybral z řady kvalitních policistů a bezpečnostních expertů se zkušenostmi a znalostmi fungování českého i mezinárodního policejního prostředí a současně nezatížených tolika kontroverzemi? Děkuji za odpověď. Já také děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych navázala na květnovou interpelaci na vás, a to je problém lékařů na venkově, který je všeobecně znám a zajisté jste o něm podrobně informován. Vážený pane ministře, ráda bych se vás zeptala, zda váš tlak na zdravotní pojišťovny již přinesl nějaké nové výsledky. Jaké máte poznatky o čerpání dotačních programů pro praktické lékaře a stomatology?

Děkuji za odpověď. A závěrem bych poprosila prostřednictvím pana předsedajícího, aby na mě kolegové z ANO nepokřikovali. Děkuji. Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové.